To, jak vy vykládáte historii, ukazuje, že jste se nepoučil z toho, jak se skutečně věci staly, a že stále přetrvává určité klišé, které jsme tady slýchali v době vlády komunistické strany. Je třeba hledět dopředu. Jsme součástí Evropské unie a země, které jsem vyjmenoval, docela jistě neudělaly žádné kompromisy s historickou pravdou, naopak dokázaly se s velmi těžkou otázkou vyrovnat stejně tak, jako to dokázala Spolková republika Německo, která by nám mohla sloužit jako příklad vyrovnání se s velmi temnou vlastní minulostí. Tolik asi moje odpověď. Zeptám se pana poslance, zda si přeje položit doplňující dotaz. Je tomu tak. Děkuji za slovo. Pan ministr opět nezklamal a vede stále stejnou řeč. Ale na závěr.

Také děkuji. Pan ministr si již nepřeje vystoupit. Slovo má pan poslanec Černoch. Připraví se pan poslanec Holeček. Děkuji za slovo, pane předsedo. Určitě vám popřeji, ale rád bych se napřed zeptal pana nepřítomného ministra Ťoka na dálnici D8. Dle vyjádření pana ministra Ťoka je stavba dálnice D8 dokončena, dálnice je bezpečná a k jejímu plnému zprovoznění dojde 17. prosince tohoto roku. U příležitosti otevření dálnice pan ministr uspořádal slavnostní večeři pro tisíc hostů v prostorách tunelu Prackovice a Radejčín. Jakým způsobem a v jakém časovém horizontu bude po ukončení této gastronomické akce zajištěno bezpečné znovuotevření těchto tunelů?

Také děkuji. Prosím pana poslance Holečka, připraví se pan poslanec Procházka. Vážený pane nepřítomný ministře, opět vás interpeluji ve věci dálnice D8. Slavnostní otevření posledního úseku, jak jsme se teď dozvěděli od mého předřečníka 17. prosince, očekává nejen celý ústecký region. Naposledy jsem vás zde interpeloval ve věci půdních sesuvů geologicky nestabilního území. Tam jste se pokusil mé obavy částečně úspěšně rozehnat, ale před týdnem jsem se z důvěryhodných zdrojů dozvěděl, že otevření dálnice ohrožují i ekonomická rizika.

Pokud údajně ŘSD částku neuhradí, firmy prý nikoho na stavbu, za niž stále zodpovídají, nepustí. To by v konečném důsledku znamenalo, že se po dálnici nebude smět jezdit. Prosím pana poslance Procházku a připraví se paní poslankyně Matušovská. Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážený pane ministře, byl jsem osloven zástupci odborů Policie České republiky v Karlovarském kraji ohledně problematiky platů policistů. I přes úpravu stupnice platových tarifů pro rok 2017, kdy došlo k dorovnání na úroveň roku 2010, je nadále současný stav vývoje služebních příjmů policistů velmi závažným problémem. Nástupní plat policisty je v současné době 18 560 korun hrubého. Karlovarský kraj se potýká s nedostatkem policistů již delší dobu, z toho důvodu v letošním roce probíhá masivní náborová kampaň, ale ani tato dosud nevedla ke zvýšení zájmu o službu u policie. V současné době se zde rozvíjí několik průmyslových zón, kde zdejší firmy pro běžné dělnické profese nabízejí mnohem vyšší nástupní platy, a to často na úrovni policisty s patnáctiletou praxí. Z těchto důvodů současné navýšení platových tarifů a navrhované změny v zákoně o služebním poměru je nedostatečné.

Jaké kroky učiníte jako ministr, aby služební příjem policistů byl odpovídající náročnosti jejich vykonávané práce, motivoval nové zájemce ke vstupu do služebního poměru příslušníka Policie ČR a zároveň motivoval i stávající policisty k setrvání ve služebním poměru? Budete podporovat návrh Nezávislého odborového svazu policie, aby byly příslušníkům bezpečnostních sborů v následujících třech letech pravidelně každý rok navýšeny základní tarify o 10 %? Naše společnost nežije ve vakuu a věci jako terorismus, nelegální migrace, útoky na policisty jsou stejně reálné jako v řadě jiných evropských měst. Děkuji za odpověď. Také děkuji. Prosím paní poslankyni Matušovskou, připraví se pan poslanec Koubek. Děkuji, pane předsedo. Kolegyně, kolegové, vážený pane nepřítomný ministře, nedá mi to a musím jako poslankyně za Pardubický kraj otevřít znovu problematiku bývalého dětského výchovného ústavu.